Otázka, která tady zazněla kolik to bude stát? Co nás pak čeká, až se toto zavede do praxe. To si myslím, že je velmi důležité.

Pak tu máme další věc.

A co s tím uděláme?

No vypadalo to velmi tristně, protože stát nesnížil daňové zatížení obecně. To zůstalo stejné a obce, které zvedaly daň z nemovitosti, tak samozřejmě to rozhodnutí bylo velmi nepopulární, pokud nebylo zkonkretizováno, na co to přesně je.

A to už bylo trošku smrtící.

Řekl bych, že jsou to lidé, kteří na tom nejsou ekonomicky zvlášť dobře.

Starosta?

Chtěl bych vidět takového starostu, který toto využije. Takhle to nedělejme. Fakt to nedělejme. Tomu rozumím. Ale nedělejme si iluze, že někteří lidé dosáhnou výš než na to nejlevnější schválené palivo. A pokud chceme změnit to nejlevnější schválené palivo, tak prostě stát musí udělat některé kroky. Jinak se to prostě nepodaří, a represí už vůbec ne. A oni prostě nebudou platit, protože na to nemají, na ty pokuty. Budeme mít další dlužníky.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl krátce vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který přednese v podrobné rozpravě kolegyně Balcarová. Tento náš pozměňovací návrh zavádí do systému výjimek pravidlo, které směruje implementaci nových limitů primárně do oblasti největších zdrojů elektřiny, kdy implementace je nejefektivnější a nejvíce snižuje znečištění, neboť tyto zdroje spalují mnohem více uhlí než teplárny. Můžeme dát třeba příklad uhelné elektrárny Počerady, která ročně spotřebuje téměř stejné množství uhlí jako všechny uhelné teplárny dohromady.

Implementace má nejmenší dopady na energetickou bezpečnost a ceny energií, neboť nezasahuje teplárenské zdroje a pouze omezuje přebytky výroby elektřiny.

To za prvé.